Proč se tehdá neinvestovalo? Proč jste vlastně nepostavili ty dálnice do vstupu do Evropské unie a do vzniku krajů? Kdybychom šli na tu stáž možná do Německa se zeptat, jak se buduje tržní ekonomika. My fungujeme. Myslím, že vláda je velice úspěšná, má jasné výsledky.

Nejsou učitelé.

Finanční správa už má znovu autoritu, už není pro srandu. Takže já si myslím, že ohledně investic přece proč byly za vás takové investice?

A jak dlouho trvá příprava na takovou stavbu? A kdo sem přišel s tím zákonem o výkupu pozemků, abychom vůbec mohli vykupovat? Čísla jsou jasná. Ten rozpočet je samozřejmě deficitní. Je to kompromis. My jsme vraceli lidem ty peníze, které jste jim vzali v minulosti. A znovu opakuji, snižujeme daně. Snižujeme daně, protože jsme jasně řekli, že nebudeme navyšovat daně, že budeme vybírat daně. Takže já si myslím, že je to jasné. Ta čísla jsou jasná. Ale pokud někdo někdy plánoval v nějaké firmě všude se plánuje s nějakým očekáváním nějaké možnosti nějakého problému. Takže my plánujeme a podstatný je ten výsledek. A ten výsledek, si myslím, hlavně tento rok, bude skvělý a jsem přesvědčen, že i příští rok bude velice dobrý. Děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Takže je samozřejmě prostor pro ostatní poslance, aby reagovali na tu snůšku demagogie, kterou tady teď právě předvedl ministr financí. Vážený pane ministře financí, váš rozpočet, vaše plánování rozpočtu bych nazval fiaskem.

Já to alespoň takhle považuji na obci, kde jsem předsedou finančního výboru. Nám se stalo to, že my jsme náš rozpočet díky tomu, že jsme nebyli schopni proinvestovat investice, které jsme měli naplánovány skončili jsme s poměrně velkým přebytkem. My to ovšem na rozdíl od vás, pane ministře Babiši, u nás v obci hodnotíme skutečně jako naše fiasko, jako neúspěch. Protože jsme měli naplánované investice, nedokázali jsme je realizovat a zůstaly nám peníze na účtě. Není to rozhodně náš úspěch, je to náš neúspěch. A já si myslím, že podobný pohled by měl být i na ten váš. No a na příští rok nám říkáte, že bude dalších minus 60 mld. korun.

Budeme více investovat. A on by řekl ne, my přijmeme více zaměstnanců, kteří budou kontrolovat ty naše výrobky, jestli jsou správné. My ty peníze nedáme do investic, pane majiteli. My ty peníze dáme do kontroly, navýšíme počet zaměstnanců. Myslím si, že by to bylo asi to poslední, co by ten finanční ředitel ve své funkci řekl.

Takže pokud je někdo zodpovědný za těch deset výjimek, pak je to hnutí ANO a vaši ministři, pane ministře Babiši.

Samozřejmě jste zmiňoval, že lidé nechtějí pracovat, že nejsou motivováni. Samozřejmě že nejsou motivováni. Podívejte se prosím, jak rostou sociální dávky.

Pokud klesá nezaměstnanost, nemohou růst sociální dávky! To je prosím věc, se kterou jednoznačně nemůžu souhlasit.

No nereaguje vůbec nijak. Naopak ten rozpočet, který připravil pan ministr financí Andrej Babiš, dokonce z těchto krajů bere více peněz. To uhlí, které se vytěží v těch krajích tak samozřejmě naprosto správně se navýšila úhrada z vydobytého nerostu, těžební firmy naprosto správně platí více. Zdaleka nekončí v tom kraji. Ty peníze nejdou zpátky do kraje. Já jsem tady v loňském roce, když se projednával horní zákon, navrhoval změnu. Ano, rozpočet by možná přišel o pár desítek milionů, ale rozhodně by to nepoznal. A co udělala vládní koalice? Vládní koalice tento pozměňovací návrh zamítla. To znamená, řekla ne, my ty peníze nedáme do krajů, my nechceme, aby lidé v tom kraji, kde je nejvyšší nezaměstnanost, kde je nejvyšší nemocnost, kde se řeší sociální problémy, tak my nechceme, aby měli více peněz. A s tím souhlasil Andrej Babiš.